Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, zahajuji 33. schůzi Poslanecké sněmovny, všechny vás po delším čase vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás nejdříve všechny odhlásím a požádám o opětovné přihlášení vašimi identifikačními kartami, případně abyste mi sdělili, kdo bude hlasovat s náhradní kartou, tak jako již učinila paní poslankyně Pastuchová, která bude hlasovat s kartou číslo 27.

Navrhuji, abychom určili poslance Petra Vránu a poslance Pavla Žáčka. Ptám se, zda má někdo jiný návrh? Žádný jiný návrh nevidím, proto zahájím hlasování o ověřovatelích této schůze. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Těch přihlášených je tady velké množství a neustále přibývají. Takže první v pořadí je přihlášen pan Andrej Babiš, a následuje paní poslankyně Klára Dostálová, takto písemně přihlášeni již jako první. Prosím tedy nejdříve pana poslance Babiše, a vás ostatní opětovně žádám o ztišení, přesunutí vašich rozhovorů do předsálí... Ještě požádám o ztišení.

Navrhuji zařadit nový bod v pořadu této schůze s názvem Jak organizovaný zločin dosadil svého člověka za ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace, a to jako první bod dnešního jednání.

Připomínám, že již dvakrát Sněmovna kvůli skandálům Rakušanova hnutí zasedala. Poprvé to bylo 13. ledna na mimořádné schůzi s názvem Vysvětlení původu peněz financování hnutí STAN ze zahraničí a naposledy na mimořádné schůzi 7. července s názvem Organizovaný zločin hnutí STAN. Samozřejmě bez výsledku, bez jakékoliv reflexe, a ani jedna z těchto schůzí nebyla schválena.

Prosím, pokračujte. Ti se kvůli své organizované zločinecké skupině spolu s dalšími lidmi okamžitě ocitnou ve vazbě.